Poštovane kolegice i kolege, dobro jutro, sve vas najljepše pozdravljam, danas ćemo glasovati o raspravljenim točkama.

Rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Klub zastupnika Hrvatskih suverenista. Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo, te oni postaju sastavni dio prijedloga odluke. Izjašnjavanje o amandmanu Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista smo proveli ranije na sjednici, a sada ćemo glasovati o tom amandmanu kojeg predlagatelj ne prihvaća.

Izvolite kolega Grmoja.

Drago nam je da su vladajući promijenili svoje mišljenje, naravno to je napravljeno pod utjecajem i inicijativom Italije, ali nikad nije kasno. Vrijeme je sada da se zaštite hrvatska suverena prava, da nam ovo bude podloga za zaštitu interesa naših ribara i da Hrvatska konačno se počne voditi isključivo zaštitom svojih nacionalnih interesa. Isto tako želim ovdje naglasiti glasovat ćemo i o odluci i o Zakonu o europskom javnom tužitelju. Ja bih vas molio, vas iz vladajuće većine da konačno krenemo u obračun s korupcijom. Da smo uređena država, da funkcioniraju naše institucije ne bi nam trebao poticaj izvana za obračun s korupcijom, sami bi se obračunali. Tu korupciju imamo i u našoj diplomaciji koja nije učinila dovoljno svih ovih godina da se zaštite hrvatski nacionalni interesi.

A sve vas drage kolege molim da konačno u hrvatskoj politici, u hrvatskoj diplomaciji, ne gledate svoj džep [[Upadica: Hvala vam lijepa]] svoje interese nego hrvatske nacionalne interese. Izvolite kolega Zekanović. Ispred Kluba Hrvatskih suverenista tražim stanku u trajanju od 10 minuta. Nažalost, danas nema razloga za slavlje, danas neka slavi dio oporbe ili neka slave vladajuće, Hrvatski suverenisti neće slaviti zbog toga što je danas izašlo na vidjelo sav jad i bijeda hrvatske politike. Da Italija zbog ribarica iz Tunisa i Libije nije odlučila proglasiti gospodarski pojas, Hrvatska ga nikada ne bi proglasila. Nikada ga ne bi proglasila da to Talijani nisu odlučili napraviti. Mi smo jedna mala državica na začelju Europe u svakom smislu, gospodarskom, demografskom, ali i političkom smislu i isključivo radimo ono što odgovara velikim državama EU i svijeta. Nažalost, nakon što proglasimo gospodarski pojas ništa se ne mijenja i to hrvatska javnost mora znati. Ništa se ne mijenja, talijanske koće će i dalje orati i uništavati hrvatsko podmorje. Jedini način da se to zaustavi i stoga ja pozivam i vladajuće, ali i kolege iz oporbe da podrže naša dva amandmana, jedan ili drugi ili obadva jer se jedino s njima u potpunosti štiti hrvatsko podmorje i u potpunosti govorimo o suverenitetu Hrvatske nad čitavom svom prostoru, u ovom slučaju nad IGP-om. Ako se ovi amandmani ne usvoje, a kako stvari stoje neće se usvojiti jer ih vlada ne želi usvojiti, dio ih oporbe ne prepoznaje. Nažalost, situacija će biti identična. Nije stvar proglašenja nego stvar je zaštite, zaštite prava hrvatskih ribara i stvarne suverenosti na tom prostoru. A ponovit ću, talijanske koće će ribariti na istom mjestu, u milimetar na istom mjestu gdje su ribarile i prije par dana. Javlja li se još netko? Kolega Bačić, izvolite.

Imamo dvije povrede Poslovnika, bit će to replike to je sasvim sigurno, ali moram poslovnički omogućiti zastupnicima da to učine. Izvolite kolega Bulj.

Moram vam dati opomenu zadnji dan ne bih volio, ali moram biti dosljedan. Pretpostavljam da ćete mi dati opomenu [[Upadica predsjednik: Hoću.]] da, ali onda morate strožije kažnjavati one koji me spominju u krivom kontekstu. Dakle, kolega Bulj niste u pravu, treba neke stvari znati. Ja vas pitam, gdje će to tih 260 milijuna eura koje vi uporno ovdje spominjete da ih Hrvatska gubi u idućem proračunu biti vidljivo i na kojoj poziciji i tko će platiti Ajde molim vas kolega Bulj jel možemo odustati sada, ovo zaista nema smisla. Kršenje Poslovnika i s jedne i s druge strane, vodite polemiku i svi ostali sada vas gledaju i korektno ovdje sjede, svi bi mogli sada polemizirati. … [[Upadica se ne razumije.]] Što?

Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani zastupnici.

Ima neke povijesne pravde u ovome što desna opozicija govori HDZ-u jer je to isto HDZ govorio Račanovoj vladi 2003.g. da nedovoljno štiti hrvatske nacionalne interese, da se može proglasiti ovo i ono, objektivna je situacija bila takva da se tada moglo proglasiti ono što se tada proglasilo, a da će se sada proglasiti ono što se može proglasiti zbog dobrih odnosa sa susjedima. Mi ćemo dobiti pravo iskorištavati energiju vjetra, dobit ćemo pravo raditi umjetne otoke, ali nemamo pravo od Hrvatske napraviti umjetni otok u Europi da bude posvađana sa svim susjedima i da radimo samo ono što mi imamo pravo osporavajući drugima da i oni rade što oni imaju pravo jer onda niko s nikim ne bi bio u dobrim odnosima. Prema tome, Hrvatska neće biti umjetni otok. Hvala Talijanskoj Republici što brine o svom dijelu Jadrana, malo manje im hvala što su u našem dijelu Jadrana ili u ovom dijelu koji je IGP brinuli kako su brinuli. Ovaj put za razliku od mnogih drugih rasprava na tepeti su zapadni susjedi umjesto istočnih susjeda pa onda također dokazujemo svoje domoljublje na taj način, ali nije dobro dokazivati svoje domoljublje na način da se o susjedima govori ono što se ne bi trebalo govoriti. Prema tome, poštovane kolegice i kolege, poštovani zastupnici čestitam vam što ćemo završiti nadam se jednoglasno, bez obzira na ove sitne čarke posao koji je započet u HS prije 17 godina. Evo sad opet idemo sa povredama Poslovnika. Kolege zaista, prije nego što vam dam jer moram dati, ja ću zaista predložiti da napravimo promjenu u Poslovniku jer ovo nema smisla, ovdje se počelo zloupotrebljavati povredu Poslovnika baš onako obijesno i to nije fer jednostavno. Svi ste svjesni da nije povreda Poslovnika, a činite to da biste replicirali, tako da. Poštovani predsjedniče. Povreda Poslovnika 238. opet bi pozvao saborske zastupnike iz HDZ-a da malo budu budni.

Izvolite kolega Zekanović. 238. samo kratko jedna primjedba kolegi Bauku. Svi smo mi za dobrosusjedske odnose i naravno sa svim državama i sa Italijom koja je nama susjedna država, ali ako ćemo te dobrosusjedske odnose graditi na način da odustajemo od suverenosti, e to kolega Bauk nije u redu. Idemo sada glasovati o amandmanu kluba Hrvatskih suverenista koji predlagatelj ne prihvaća. Molim glasujmo. Tko je za?

I tko je protiv?

Utvrđujem da je glasovalo 90 zastupnika i zastupnica, amandman je dobio 10 za, 4 suzdržan, 76 protiv, dakle nije prošao. I sada sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: 1. Prihvaća se Izvješće o konzultacijama u vezi s namjerom proglašenja isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru; i 2. Podržava se prijedlog Odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru i zadužuje se Vlada RH da na trilateralnom sastanku u siječnju 2021. g. između RH, Talijanske Republike i Republike Slovenije podupre snaženje suradnje u svjetlu proglašenja isključivih gospodarskih pojaseva RH, Talijanske Republike u 2021. g. nakon čega će se donijeti Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa u Hrvatskome saboru. Molim glasujmo. Tko je za?

poštovana kolegice, nažalost je samo kolegica Selak ovaj čas tu, ja se nadam da će ostali isto doći.

Uvažena prazna sabornice i uvaženi građani Hrvatske za kojih nadam se da postoje ispred ekrana i da prate ovu raspravu. Godina je na izmaku, ovo je jedna od onih godina o kojoj ćemo dugo razgovarati i kojih ćemo se sjećati i koje će nas nešto naučiti o demokraciji i njezinoj ugrozi jednom kada se zaista računi budu zbrajali. Nadajmo se da će ta ugroza demokracije stati na ovome i da nas uskoro očekuju bolja vremena i da je ovo jedino što ćemo trebati revidirati. Jedno od osnovnih pitanja koja će se naknadno povlačiti jer trenutno za njega nema dovoljno sluha s obzirom na tešku epidemiološku situaciju u kojoj se nalazimo, razmjernost ograničenja odnosno razmjernost mjera koje se uvode, a posebice imajući u vidu da se ta razmjernost sukladno čl. 16. Ustava, st. 2. odnosi i treba odnositi s obzirom na situaciju kod svakog pojedinca. U tom smislu danas bih htjela govoriti o nečemu o čemu se manje govori, a što će biti sve veći problem odnosno pitanje koje će se donositi pred nas. Riječ je o situaciji i potrebi mjera kod onih koji su preboljeli korona virus. U Hrvatskoj trenutno imamo oko 150.000 ljudi koji su preboljeli korona virus i 186.963 oboljela od korona virusa, ja ću biti optimistična u ovo predblagdansko vrijeme i doista ću izraziti svoju nadu da će se oni svi oporaviti. U Europi trenutno imamo oko 15 milijuna oboljelih. S pravnog gledišta između njih i oni koji trenutno nisu preboljeli korona virus nema značajnih razlika, ipak u praksi s medicinskog gledišta uvode se neke razlike između onih koji su preboljeli korona virus i onih koji nisu i time se pokazuje da oni ipak nisu baš jednaki. Oni tako ne podliježu samoizolaciji ukoliko se odluče na putovanje i mogu pokazati dokaz da su preboljeli virus u zadnja tri mjeseca.

Budući da možemo i sada predloženih mjera zaključiti da ljudi koji su preboljeli koronu ne podliježu samoizolaciji očito se uvažava to da oni ne predstavljaju toliku prijetnju okolini kao oni koji još uvijek nisu preboljeli i naravno kao oni koji su zaraženi od korone. Zašto postavljamo ovo pitanje? Zato što smatramo da ukoliko bi se revidirale mjere i uvažilo posebnost pravnog, a onda i praktičnog statusa onih koji su preboljeli koronu takva odluka može imati pozitivan učinak na više različitih razina. Prvenstveno ona može služiti kao nekakav poticaj kao svjetlo na kraju tunela, pa i prilika za mentalno ozdravljenje nacije jer pokazuje da se život može i da će se jednom vratiti u normalu. Drugo, pravno gledano sukladno čl. 16. st. 2. potrebno je uvažiti razmjernost mjera odnosno potrebno je dokazati da tražena mjera vrijedi za svakog pojedinca i da je nužno takvo uskraćivanje njegovih sloboda u njegovom posebnom slučaju. Ukoliko već sada priznajemo da osobe koje su preboljele i osobe koje nisu preboljele nisu jednake onda očito to treba implementirati na ostalim razinama. Treće gospodarski budući da će broj preboljelih biti sve veći, postavlja se pitanje hoće li on u jednom trenutku biti dovoljan da se omogući rad nekih gospodarskih subjekata i da time spasimo posrnulo gospodarstvo? Zatim, zdravstveno, već sada imamo problem toga da ne znamo zaista koliko je ljudi zaraženo i koliko je ljudi preboljelo koronu. Ukoliko bismo uveli nekakav oblik pravnoga, a onda praktičnog uvažavanja prava onih koji to jesu preboljeli to bi moglo služiti kao poticaj onima koji se do sad nisu testirali da to učine jer bi mogli provjeriti da li su i oni bili zaraženi, a onda bi sukladno tome možda mogli i ostvariti neka prava. Takva odluka onda bi nas dovela do novih mogućnosti da utječemo pravilnije na donošenje budućih mjera.

Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Evo ja bih samo informirao opet i zamolio sve naše građane, sve zastupnice i zastupnike da gledaju današnju utakmicu naše ženske rukometne reprezentacije koja evo konačno će biti na HRT-u. Zahvaljujem HRT-u što je ipak uspio dobiti ta prava i da u ovim teškim trenucima kada stvarno epidemija hara Hrvatskom, kad moramo biti kod kuće, kad nemamo druženja da nas bar da možemo vidjeti kako će nas cure opet razveselit. Svaka čast cure, bodrit ćemo vas svi bez obzira kako ispadne puno ste učinile za Hrvatsku i za sve naše građane. A mislim da ste i političarima pokazale kako samo jednim timskim radom, odricanjem, zalaganje i intenzivnim radom se može uspjeti. Vi ste uspjele, nikad još nismo imali takav rezultat u Hrvatskoj rukometnoj ženskoj reprezentaciji. Ja se nadam da ćemo i mi političari uvidjeti sve to, da ćemo timski početi raditi i da ćemo krenut sa našom državom, sa boljim životom naših građana kao što vi sve bolje i bolje igrate. Uz to želim svima sretan Božić i uspješnu Novu Godinu.